Ale my jsme tady a budeme připomínat, že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství. Hnutí ANO opakovaně dokázalo, že Česká republika může mít vyrovnané a přebytkové rozpočty bez daňové devastace ekonomiky naší země.

Je namístě zrušit nepotřebná ministerstva neviditelných a nic nedělajících ministrů, které ani nikdo nezná, přestat vytvářet nové sekce na ministerstvech, nové trafiky, nová místa politických náměstků a začít znovu šetřit na provozu státu.

Vyzývám vás, abyste jej v zájmu budoucnosti naší země do Sněmovny vůbec nepředkládali, anebo zásadně zredukovali a omezili na opatření, na kterých je shoda i s opozicí. Zde se stát zbavuje pozor zbavuje 4,1 miliardy korun ročně, aniž by to přineslo jakýkoliv pozitivní efekt do státního rozpočtu.

Školkovné bylo zavedeno jako užitečný nástroj rodinné politiky a politiky trhu práce. Kromě toho, že motivuje rodiče k časnějšímu návratu do práce a ti pak odvádějí logicky vyšší daně, pojistné, generuje tato sleva i úspory na sociálních dávkách. Další přínos se ukázal v podpoře vzniku nových školek a z dlouhodobého hlediska i podpoře porodnosti a výchovy dětí, které budou držet na nohou naši stárnoucí populaci.

Pozitivní dopad jeho zrušení na veřejné rozpočty po odečtení všech pozitivních vlivů na trh práce a sociální systém bude něco kolem 100 milionů ročně. Zrušení slevy na studenta to myslí vláda vážně?

Oni právě makají na své budoucnosti a při práci navíc ještě studují. Smutným příběhem je také snížení valorizace pro stávající důchodce, které je zatím jediným hmatatelným krokem vlády v oblasti avizovaných důchodových změn. Slíbené důchodové reformy jsme se zatím nedočkali vůbec. Jde jen o úpravu některých parametrů, které rozhodně neřeší celý systém.

Budoucím důchodcům se navíc kvůli změně výpočtu důchody sníží.